Pane předsedo, já vás poprosím, abyste nás provedl tímto bodem. Já děkuji Sněmovně za důvěru. Je to bod číslo 34, volba členů nově zřízené stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace. Na základě našeho usnesení číslo 76 ke zřízení této stálé komise podle zásady poměrného zastoupení a v počtu sedmi členů jsme ve volební komisi vyhlásili lhůtu na nominace do středy 17. ledna do 14 hodin, poté volební komise přijala usnesení per rollam číslo 43, které bylo zasláno na poslanecké kluby, a já vám ho nyní přečtu. Tím vás i seznámím s navrženými členy této nově zřízené komise.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům. Já vám děkuji. Nevidím nikoho, rozpravu končím. Pokud nebyly dány žádné návrhy v rozpravě, tak prosím o hlasování k usnesení, které říká, že Poslanecká sněmovna volí členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace v navrženém složení podle předloženého usnesení volební komise číslo 43. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 28, přihlášeno 167 poslanců, pro 165, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo přijato.